Děkuji, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, toto je velmi důležitý zákon pro Policii České republiky, proto jsem velmi stál o to, abychom ho ještě v tomto volebním období projednali.

Takže to byl původní záměr tohoto zákona.

Celní správy.

Takže tolik asi úvodem.

Děkuji. Přečtu dvě omluvy.

Otevírám rozpravu, do které se přihlásil jako první pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr vnitra jako předkladatel materiálu řekl v podstatě to nejdůležitější z toho zákona.

Takže my na základě toho, že jsme cítili potřebu, aby byl projednán, a respektive některé důležité věci, které jsou pro Policii České republiky, a buď zpřesňují některá jednotlivá ustanovení zákona o Policii České republiky, nebo dávají příslušníkům nebo policii jako takové nová oprávnění, viz ve vztahu třeba k dronům, abychom to řekli obecně, ale bezpilotním prostředkům, tak jsme na jednání podvýboru a pak následně i na jednání výboru přistoupili k takové věci, že jsme ze sněmovního tisku 642 vzali novelizační bod po bodu a tam, kde jsme našli, a teď poslouchejte, tu důležitost, absolutní shodu napříč celým podvýborem pro policii a pak následně i výboru pro bezpečnost to znamená, nenašel se jeden jediný poslanec či poslankyně, kteří by s tím novelizačním bodem měli jakoukoliv výhradu tak jsme tento bod zařadili do takzvané komplexní novely.